Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, já musím nejprve k panu předřečníkovi.

A snaha ministerstva, jak já to chápu, je taková, abychom napravili tento nedostatek, který je ve vyhlášce, a porodní asistentka, podotýkám středoškolsky vzdělaná, nemůže toto potvrzení vydat.

A to z několika důvodů. Jednak je to totální degradace lékařského vzdělání a povolání.

A vyhláška naopak říká, a teď nevím, jestli to neříkám naopak, může pouze pod dohledem lékaře.

Děkuji za pozornost. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení nebo zamítnutí tohoto materiálu, budeme pokračovat dál a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Táži se, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu. Nevidím. V tom případě budeme o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 127. Pro návrh 121, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Prosím, pan poslanec Svoboda. Máte slovo. Děkuji. Vzhledem k tomu, co tu zaznívá, bych navrhoval ještě výbor zdravotní. Má někdo další návrh? Žádný další návrh nevidím. V tom případě dám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 128. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.